Jsou naprosto stejné.

Připravíme zákon o liniových stavbách. To všechno je pravda. Rozuměl bych tomu, kdyby se moci ujala strana, která byla v opozici, dlouhodobě kritizovala vládu, že to nedělá. A tam je dokonce i personální unie. Ten samý ministr píše to samé. Druhých 50 % je výběr hnutí ANO z našich ostatních programů.

Z toho je úplně jasná jedna věc: Andrej Babiš je připraven a chce vládnout sám a je mu úplně jedno s kým.

Zkuste si tipnout, koho tak asi zítra podpoří. Já to respektuji, jenom to říkám nahlas.

Došlo na mnohá naše slova, na upozornění a rizika toho služebního zákona, a pokud kterákoli vláda přijde s rozumnou úpravou služebního zákona, tak to určitě podpoříme. Nicméně chci říct a připomenout, že v rámci služebního zákona, který měl širokou politickou podporu, myslím, že kromě komunistů to vlastně podpořily všechny strany v bývalé Sněmovně, je napsáno: Státní zaměstnanec na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných z nedbalosti se zprostí výkonu služby až do skončení trestního stíhání.

Pokud se kterýkoli občan, proti kterému bylo zahájeno trestní řízení v těch věcech, o kterých jsem mluvil, stane uchazečem a chtěl by nastoupit do státní služby, tak podle toho zákona nemůže. Tak někdy to vadí...

A hnutí ANO říká: Vždyť byly volby, voliči všechno věděli, rozhodli.

Já s ním naprosto souhlasím a myslím, že ta slova byla směřována zejména do hnutí ANO, z nichž se stávají specialisté na vyšetřování, obhajobu, někdy i na odsouzení.

Pan premiér říká, že nevidí souvislost mezi dnešním hlasováním a jeho trestním stíháním.

Za nás říkám, že jsme pro to, abychom vydali oba dva poslance, aniž bychom říkali silná slova, jestli jsou, či nejsou vinni, to je skutečně v demokratickém státě pouze záležitost nezávislých soudů. Ale že to je obrovská zátěž pro Českou republiku, pro vládu i pro Poslaneckou sněmovnu, je evidentní.

Pak přijde OLAF a zase slyšíme: Co to tam vlastně napsali?